Já si myslím, že tento týden zase přinesl velký posun v podpoře bydlení, která cílí na mladé rodiče, na mladé rodiny, které mají problém dokázat zafinancovat bydlení, dokázat zafinancovat opravy domu, které třeba mají.

Když to řeknu zjednodušeně, kdo může pracovat a nepracuje, tak prostě nebude dostávat podporu jako dostával doposud.

Na Slovensku mají dneska občané o 5 000 korun nižší výši důchodu nebo průměrného důchodu.

Připomínám také to, že za poslední dva roky v sociálních službách se situace také významně změnila.

Nejenom z hlediska výše úhrady a rozsahu těch úhrad, ale i z hlediska toho, abychom byli schopni narovnat i to, že některé úkony, které jsou dnes realizovány, prostě nejsou potom vykazovány a vlastně ten poskytovatel přichází o tu možnost, aby tyto finanční prostředky získal z toho systému zdravotního pojištění, aby díky tomu ti poskytovatelé mohli nabízet větší rozsah a větší kvalitu sociální služby v terénu. Abychom dokázali také logicky lépe zaplatit ty, kteří tuto pomoc poskytují. A mohl bych pokračovat ve výčtu mnoha dalších konkrétních bodů, které se dějí ve prospěch občanů této země.

Máme dneska nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Konkrétní, jednoduchý program, kde ji cílí právě na seniory, na osoby, které čerpají příspěvek na bydlení nebo lidi, kteří jsou invalidní ve třetím stupni.